Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se pokusím být stručný, nad věcí, a okomentovat i průběh dnešního jednání. Je evidentně jasné, že odluka státu od Agrofertu se nám nedaří.

A teď mi dovolte zareagovat na některé ty věci, které tady proběhly. Pan premiér, předseda vlády, zareagoval na začátku dnešního jednání útokem.

Já už jsem mu kdysi říkal, když ukazuje, tak ať ukazuje na konkrétní obličeje.

Tak na co si to tady hrajeme? Copak tady jsou nějací noví lidé? To, že tam dneska nejsou, neznamená, že tady nebyli v době, o které mluví pan premiér. To je potřeba si říct.

Ale možná v některých případech, jako jsou vyrovnávací poplatky zanedbaným regionům, se to dá vnímat pozitivně. Když se podíváte na evropské dotace, tak to nejsou nějaké peníze, které jsou ve vzduchu. To jsou vlastně peníze, které posílají členské státy do Evropy a v okamžiku přijetí Evropou se stávají evropskými penězi.

Mimochodem za dobu poskytování evropských dotací se změnila pravidla pro přidělování a pro kontrolu. Kolegové starostové, kteří tady jsou, mi dají za pravdu, že pokud došli ke kontaktu s evropskými penězi, tak to rozhodně nebylo setkání příjemné. Prostě tak to bylo. A na druhou stranu tady pan premiér dneska bagatelizuje prostě tu zprávu, tu auditní zprávu Evropské komise, předběžnou, říkám. Říká, že to není podepsáno. Pak vicepremiér řekne no ale šlo to těmi správnými cestami, my jsme si to ověřovali.

Ano, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid. Já děkuji. Takže s těmi dotacemi je to opravdu těžké.

Co se týká dotací soukromým podnikatelům, no tak tady samozřejmě je to problém. Protože to jsou peníze daňových poplatníků, které vybere stát od lidí, kteří jsou ekonomicky činní.

Staví se za to tady hotely, případně některé další aktivity, co si budeme říkat.

Je potřeba říct, že ty dotace byly pokud budou, tak by měly být do zemědělství, protože jsme v Evropské unii. A pak měly být do veřejného sektoru.

Řada politiků už si to vyzkoušela na vlastní kůži.

Je to tak. A nemusí to být jenom ekonomická korupční záležitost, jak to tady také padlo. Protože...

Prosím, pane poslanče, pokračujte. Takže ano, je to nástroj, který je velmi ošemetný. Většina z nás si přeje, aby ty dotace byly co nejmenší anebo jich bylo co nejméně. Jak jsem říkal v úvodu, prostě nedaří se odloučit Agrofert, potažmo pana premiéra Babiše, od státu. Prostě to nejde, protože jak jsme slyšeli, stát je on.

Pak někteří podnikatelé přišli na to, že bude nejlepší, když oni budou politici a zbaví se dvou článků. A já musím tady položit otázku. Je to výhodné pro politickou scénu? Je to výhodné pro politickou kulturu v české zemi? Já tvrdím, že ne. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Ve všeobecné rozpravě nyní vystoupí pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Řekněme si otevřeně, proč tady vlastně dneska sedíme.

Až to napíšou nějaké americké noviny, tak bude spiknutí i ve Spojených státech.